Kdo souhlasí s námitkou pana poslance Lukáše Koláříka? Zahájil jsem hlasování.

Námitka byla přijata. Já vás na základě požadavku z pléna odhlásím. Přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami. Budeme hlasovat o návrhu pana poslance Bendy, aby byl návrh zákona projednán také v komisi pro Ústavu.

Kdo je proti?

Já konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání také komisi pro ústavu. Tím jsme vyčerpali všechny návrhy související s tímto návrhem ústavního zákona. Zahájíme další bod.